Já vám děkuji, pane senátore. Otevírám rozpravu a první s přednostním právem se hlásí paní ministryně Marksová. Prosím, máte slovo. Já děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Ten se právě týká lékařské posudkové služby.

A my od chvíle mého nástupu na ministerstvo pracujeme na systémových změnách v těch posudcích, aby to nemuseli v budoucnu třeba dělat lékaři, ale dělali to převážně sociální pracovníci. Ale toto jsou změny, které jdou za horizont jednoho volebního období už jenom proto, že musíte zajistit, aby z vysokých škol vyšel dostatek těch sociálních pracovníků a pracovnic. Ráda bych také podotkla, že dnes u lékařů, kteří léčí ne že jen píší posudky, kteří léčí není vůbec omezen věk. Ti jsou omezeni svým zdravotním stavem a můžou klidně pracovat do devadesáti, když na to přijde, když mají ještě pacienty.

Já vám také děkuji, paní ministryně. A nyní tedy řádně přihlášení do rozpravy. První vystoupí pan poslanec Klán, připraví se paní poslankyně Golasowská. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil ve třetím čtení právě k novele zákona o státní službě, což je senátní návrh.

Tento problém jsme tady už řešili při projednávání zákona o státní službě.

V § 18 paní poslankyně Golasowská prostřednictvím předsedajícího navrhuje změnu, že ostatní změny systemizace služebního úřadu v průběhu kalendářního roku, v jejichž důsledku nedojde ke změně počtu představených, schvaluje státní tajemník nebo služební orgán v nadřízeném služebním úřadu, a neníli nadřízený služební úřad, vedoucí služebního úřadu.

Mně to není jasné. Samozřejmě chápu některé ústřední orgány státní správy, jako např.

Změnou systemizace je ale např. i to, že ředitel katastrálního pracoviště v Žatci potřebuje přidělit nějakému úředníkovi v průběhu roku složitější práci, za kterou má nárok na vyšší platovou třídu.

Nebudu. A je vidět, že zákon o státní službě je opravdu lidová tvořivost. Naprosto lidová tvořivost.

Proto říkám, můžu se nad tím zamyslet.

Je to možné teoreticky. Já budu rád, když mi tohle trochu osvětlí, protože služební zákon opravdu má dopady do celé té státní správy.

Protože on je na obtíž některým ministerstvům a dalším ústředním orgánům státní správy, zejména těm ústředním orgánům státní správy, ať je to právě ČÚZK nebo ať jsou to další ústřední orgány státní správy, ne ministerstva, ale ty ostatní orgány státní správy, které já jsem chtěl ze služebního zákona vyjmout. To byl jediný úřad z těch ústředních orgánů státní správy, který se nám podařilo vyjmout. Ostatní tam zůstaly.

Samozřejmě já vítám snahu Senátu, která se snaží uhasit ten požár, který momentálně vznikl. Samozřejmě ony reflektují např. to, že nějakým způsobem ten člověk má dlouholetou praxi.

Nicméně opět, jak jsem už tady říkal mnohokrát, je to nesystémové řešení. Já jsem se na to ptal i pana Postráneckého ještě dříve, než přišel ten senátní návrh, zda připravují nějakou novelu služebního zákona.